Já vám děkuji, pane poslanče. V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy.

Děkuji, pane předsedající. Nebudu zdržovat, ale když poslouchám to, jak nám tady ministr financí říká, že neřídí Ministerstvo financí, teď si tato dvě ministerstva přehazují jednotlivě tento horký brambor, tuto odpovědnost, tak možná nejsem jediný v této místnosti, kdo si vzpomněl na předvolební heslo hnutí ANO, které říkalo: Jsme schopný národ, jenom nás řídí nemehla. Pane ministře, svatá pravda. Já vám děkuji. Nyní tedy s přednostním právem paní ministryně, požádám ji o vystoupení v rozpravě. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já budu reagovat teď prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Laudáta, který se ptá, co vlastně bylo odesláno do Bruselu.

To jsme se vyjádřili, to je ta naše reakce. Pravdou je, že auditní orgán nám na tento první draft poskytl více času, ale my jsme ho nepotřebovali, protože jsme to vypořádali včas, během těch 10 dnů, to je jasné. Ale my jsme chtěli debatu předtím, než bude hotova finální zpráva, a tu jsme nedostali. Takže do Bruselu odešla ta finální auditní zpráva za programové období 2014 až 2020.

Čili abych rozdělila ty dvě části, i to období, kdy my jsme dostali o několik dní navíc, my jsme je nepotřebovali využít, ale my jsme je nedostali u té finální zprávy. Já bych tady opravdu chtěla potvrdit slova pana ministra Babiše.

Všichni máme, nebo většina z vás, nebo někteří vaši kamarádi, nebo vaše okrsky mají zkušenosti s tím, že nebylo dovolání vůči názoru auditního orgánu. Kdyby se jednalo o nějaký menší projekt a my jsme tam nenašli taková závažná pochybení u auditní zprávy, tak nenapíšeme tu stížnost.

A já musím jako řádný hospodář, jako statutární orgán Ministerstva pro místní rozvoj, konat podle zákona o majetku státu.

To, co bude vyčísleno, k tomu má poslední slovo finanční úřad a především Evropská komise.

Nicméně bych chtěla ještě opravdu zmínit, že tu odpovědnost, nebo viníka musí určit protikorupční policie. Protikorupční policie velice často je na Ministerstvu pro místní rozvoj. Já jsem zajistila maximální spolupráci, součinnost všech relevantních osob. Asi všichni tušíme, že to není vůbec příjemná situace, protože kolegové z protikorupční policie opravdu jdou do minulosti několik let zpátky, i do zaměstnanců, kteří již na Ministerstvu pro místní rozvoj nejsou. Nicméně my, já i hnutí ANO i vláda, se tomu prostě musíme postavit čelem. Stalo se, stalo, audit našel pochybení. Já je tady jenom ve stručnosti vyjmenuji prostřednictvím pana předsedajícího vůči panu poslanci Černochovi i Laudátovi.

Chtěla bych zde ještě zmínit, že v médiích se objevuje jedna věc. To není pravda! Sedm! Ty se vyhodnocovaly a na základě hodnoticí komise to vyhrála stávající společnost, stávající dodavatel. Samozřejmě je tam pochybení i z toho, že auditní orgán říká, že některé části zakázek jsou předražené. Ale to musí vyhodnotit finanční úřad a následně Evropská komise. I já musím plnit určité povinnosti, to znamená dát podnět na ÚOHS, informovat finanční úřad a informovat všechny další instituce, že monitorovací systém je veden jako nesrovnalost.

Pokud by se tak nestalo, tak nemáme monitorovací systém, protože já nemám dodavatele, my teď nejsme schopni to udělat vlastními silami, a ta smlouva je platná. Takže by nám také mohla rozjet arbitráž. Čili to je za mě asi vše.

Pokud by se zastavil ten systém na základě toho, že prostě já nemůžu jet dál s tím dodavatelem, tak se tam nedají dávat první výzvy. Nedá se tam dávat vůbec nic. A my teď jsme tak daleko, že první výzvy by měly být do měsíce. A to je pro nás velice příjemná zpráva. Takže já bych chtěla jenom říct, že těch 650 miliard není ohroženo z důvodu toho, právě proto, že naše vláda odpovědně rozhodla, že mně dává mandát, abych se chovala jako řádný hospodář a mohla pokračovat od doby, co jsme obdrželi ten audit, dál se stejným dodavatelem do doby, než se to samozřejmě vysvětlí. Nicméně poslední slovo má Evropská komise. Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou je zde pan předseda Kalousek. Děkuji. Jen velice stručně.

Ale prosím pěkně, auditní orgán je součást jakého ministerstva? A šéfa té auditní jednotky jmenuje kdo? A za kvalitu práce toho auditního orgánu odpovídá kdo? Samozřejmě ten, kdo vede to příslušné ministerstvo, což je ministr financí. Prosím vás, nezkoušejte namlouvat veřejnosti, že auditní orgán se odpovídá Evropské komisi. Ano, odpovídá se z hlediska metodiky, ale za profesionalitu práce, za kvalitu těch lidí, za to, co dělá, politicky odpovídá ministr financí, který by měl řídit celé ministerstvo, do jehož součásti auditní orgán patří, tak jako na všech ostatních ministerstvech. Politickou odpovědnost má ministr financí, tak jako politickou odpovědnost na MMR máte vy, paní ministryně. Nemůže to být křížem.